A co říká naše vláda? To nejde řešit. A odborníci, co říkají?

Česká vláda má ale zcela jiný názor.

Vláda ale tvrdí, že nemůže regulovat ceny elektřiny pro odběratele v ČR, protože má vlastnický podíl na ČEZu jenom 70 %. A ono je tu další proč. Proč přitom slovenská vláda, která má podíl jenom 30 % na slovenských elektrárnách, proč to dokázala?

Kdybyste opravdu vy, zástupci naší vlády, mluvili s těmito lidmi. Protože nyní je pro mě závěr jediný: že jste selhali, problém nechcete řešit, a já nevím proč.

Mně přišly také ty složenky. Já to nechci, prosím vás, nechci na to ani domyslet.

Tato studie je víceméně konstatováním známého, plná statistiky, ale průměrně inteligentní člověk, když si ji tedy pročte, tak by si mohl pro sebe udělat stejný závěr a já jsem takový udělala.

To, co se vytěží v tom zbytku toho světa, naprosto nepokrývá ani spotřebu těch států, kde k té těžbě dochází.

Já si myslím, že tak jako všechno, i tato doba jednou pomine. Přijde doba, kdy budeme hledat, jak navázat tyto přerušené ekonomickoobchodní vztahy. Já to vidím, jak to jednotlivé země porušují. Naše malá zemička na to prostě nemá. Dovolím si říct jednu úvahu na závěr. Ono totiž celé tohleto vyhraje ten, kdo jako první dostane rozum. Ten, který se umí poučit z historie, kterou jsme tu měli už několikrát měli jsme tu války, měli jsme tu puče, měli jsme tu embarga a bude to ten, kdo si uvědomí nesmyslnost dnešních prohlášení, a bude to ten, kdo podporuje svoji zemi, a tím i svoje občany. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní poslankyně.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Samozřejmě máme tady zákon zachování energie.

Bohužel jsem zjistil, že někteří jsou natolik zabednění, že v tom nadále chtějí pokračovat.

Druhá věc. Sleduji samozřejmě i stránky Agrární komory, kdy prostě pěstování toho dobytka a vepřů se jim ekonomicky absolutně nevyplatí, a naprosto regulérně oznamují, že prostě přestanou pěstovat, že se jim to nevyplatí.

Nevím, co z nich uděláme. Takže to jsou věci, které mě napadly při poslechu paní kolegyně. Děkuji. Je tady celá řada dalších faktických poznámek.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Ta poslední byla ohledně energetických zdrojů.